V tuto chvíli eviduji náhradní karty mé osoby, takže poslankyně Jermanová hlasuje s kartou číslo 9, pan poslanec Votava s kartou číslo 11 a pan poslanec Petr Fiala s kartou číslo 17.

Děkuji.

Já zde neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, tudíž nyní přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem.

Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Já tedy prosím pány senátory.